Já zareaguji na paní kolegyni prostřednictvím předsedajícího. Paní kolegyně, přečtěte si, to, co vytvořila paní ministryně práce a sociálních věcí. Prosím, neshazujte to na jakoukoliv komisi, tam chodili i naši zástupci a ti vám bezesporu řeknou, že by se pod takovou reformu nepodepsali, respektive že obsahuje některé dílčí úpravy, se kterými bychom mohli souhlasit, ale že jako celek to nelze hodnotit jako reformu. Protože reforma, která prohlubuje problém stávajícího penzijního systému v tom smyslu, že přináší návrhy, které budou stát více, a nepřináší na ně zdroje a de facto hází generaci dnešních třicátníků přes palubu ještě rychleji, než kdybychom nedělali nic a žádnou změnu jsme nepřijímali, tak to opravdu nelze označit za reformu. To je opravdu ještě rychlejší a závažnější házení generace třicátníků přes palubu. Měli jste sedm let na to připravit reformu. Připravili jste paragrafové znění. Nemáte pro to vyjednanou politickou většinu ani ve své koalici, natož v Poslanecké sněmovně. Prostě jste jako sociální demokracie naprosto fatálně selhali. Co se týče daňového balíčku, paní kolegyně, jak jsem říkal.

S tím jste si mohli zaplatit jakékoliv priority, pokud byste je měli.

Já budu ráda studovat ty návrhy, tak jak mě kolega Skopeček vyzval, a budu pozitivně hledat podporu nejenom v koalici, ale i napříč politickým spektrem pro důchodovou reformu, protože naši senioři si to zaslouží. A to, co zaznělo tady ode mě na pultíku, kolegové a kolegyně, pan kolega Skopeček prostřednictvím předsedajícího je ekonom, tak určitě rád počítá, to jsou fakta. To zaznělo a já věřím, že se nad tím zamyslíte.

A to číslo znamená počet nových státních úředníků. Nemyslím policistů, nemyslím učitelů. Šestnáct tisíc nových státních úředníků, které do státních služeb přijala tato vláda. Za toto, paní ministryně, především utrácíte.

Tak, já vás chci vést k pořádku. Nyní ještě faktická poznámka paní kolegyně Valachové. Pane předsedající, budu samozřejmě respektovat vaši výzvu a vrátíme se k tématu. Nicméně poslední poznámka vaším prostřednictvím.

A pane předsedající, budu respektovat to, že v tuto chvíli máme především za cíl schválit rozpočet.

Máte slovo. Dobrý den, dámy a pánové. Čeká nás patrně dlouhý den, tak vás dlouho nezdržím. Rozpočet, který je předložen, podle našeho přesvědčení podporuje rozdělení české společnosti. Česká společnost se už v posledních letech čím dál výrazněji dělila na lidi, kteří tento stát živí, kteří pracují, a na tu druhou část, která je státem živena.

To je jedno rozdělení, které přinášíte. Za druhé tento rozpočet rozděluje občany České republiky na ty, kteří mají nějaké úspory ze své práce a budou trpět, a na ty, kteří žádné úspory nemají, a je jim to víceméně jedno, jak to se státními financemi a s celým bankovním sektorem dopadne.

Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Takže někteří kolegové zde dneska stojí a mohou se usmívat, protože za celých dvanáct hodin, nebo jak dlouho zde budeme jednat, nedostanou ani korunu.

Víte, ten problém tady zmínil už nedávno pan kolega Okamura, kde vlastně zmiňoval problém s některými neziskovkami, které působí v rámci Ministerstva vnitra. A jako jedna z těchto neziskovek byla zmíněna Organizace pro pomoc uprchlíkům.